Nezlobte se na mě, ale tohle je znárodnění privátních finančních prostředků realizované na základě bezvýchodné situace, do které náš stát podnikatele přivedl. Opravdu si takhle představujete spravedlivý přístup? Děkuji. Paní ministryně není přítomná, to znamená, že nebude reagovat. Pravidla platí pro všechny, děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji.